Děkuji za slovo. Ale než řeknu to, s čím jsem se přihlásil, dovolte mi, abych krátce zareagoval na to, co řekl pan předseda Faltýnek, abych zareagoval na jeho úvahu... Ano, pane poslanče. Já poprosím o klid a poprosím... Abych zareagoval na úvahu pana předsedy Faltýnka o vhodnosti té či oné technologie. Já také nejsem odborník na mýto, ale vím něco o ekonomické výtěžnosti těchto systémů a vím něco o onom tenkém rozhraní mezi informačním systémem mýtného systému a bankovním systémem, který inkasuje příjem.

A pokud se stát rozhodne, a to je jenom jeho politické rozhodnutí, že zpoplatněny budou pouze páteřní komunikace, to znamená dálnice a silnice I. třídy, pak vychází jednoznačně jako výhodnější z hlediska nákladů, ale i výnosnosti technologie mikrovlnná. Pokud se rozhodneme pro výkonové zpoplatnění celé infrastruktury, což je samozřejmě zajímavá debata a já bych ji rád někdy vedl, jak bychom zrušili silniční daň a známky a všechno nahradili výkonovým zpoplatněním, ale to sem teď nepatří, pak je jednoznačně výhodnější technologie satelitní.

Ale to je vše, co se stalo za dva roky.

Anebo ten tendr nebyl zpackaný, pak si vybírám projektového manažera proto, že má vynikající a neopakovatelné zkušenosti, ale buď platí jedno, nebo druhé.

To je nepochybně priorita číslo jedna.

A chaos, který se za dva roky odehrává kolem toho, včetně toho jednoho jediného kroku, který je pravděpodobně v rozporu s právem, vidím jako z hlediska transparentnosti a práva problematický minimálně ve třech krocích.

Ministerstvo dopravy už dostalo pokutu, nicméně pan ministr pokračuje dál v onom procesu, který byl nepravomocně zatím označen za nezákonný.

Časový tlak, kterým to bude pravděpodobně zdůvodňováno, je těžko obhajitelný tváří v tvář faktu, že tato skutečnost je vládě známa dva roky a vláda měla dva roky na to, aby udělala férové výběrové řízení, a také to po poměrně dlouhou dobu statečně tvrdila.

A třetí problém je, že máli proběhnout do Nového roku výběrové řízení, čemuž nevěřím, jak je možné, že člen vlády jedná v této době s jedním potenciálním účastníkem tohoto výběrového řízení a požádá ho o písemnou nabídku.

Ať už to výběrové řízení proběhne jakkoliv a kdykoliv, tak vždy bude potřísněno a vždy bude zpochybněno tímto exkluzívním jednáním Ministerstva dopravy s jedním z potenciálních uchazečů a vždy tam budou padat otázky, proč jste v procesu zahájení výběrového řízení vedli exkluzívní jednání s jedním jediným a ještě jste si mu řekli o písemnou nabídku.

Tři momenty, kde bychom se měli skutečně společně zamyslet, zda jsme se neocitli už na hranici prostoru, který je běžně nazýván pletichy proti veřejné soutěži, a ptát se, zda ty pletichy jsou způsobeny úmyslně a účelově, zda tomu časovému tlaku se vláda nebo Ministerstvo dopravy vystavilo schválně, aby mělo čím zdůvodňovat zadání z volné ruky, anebo zda to je prostá neschopnost.

Zdá se, že to opravdu někomu zařizujete, ale určitě to není veřejnost a daňoví poplatníci. Proto se domnívám, že by program této schůze měl být schválen a tou mimořádnou netransparentností a nebezpečnou netransparentností počínání vlády v této kauze bychom se měli zabývat. Děkuji, pane poslanče. A nyní prosím další přihlášku s přednostním právem pana ministra Ťoka.